Pak tady máme omluvy.

Pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes a zítra z pracovních důvodů. Pan poslanec Josef Hájek se omlouvá dne 11. 11. z důvodů zahraniční cesty.